Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak, děkuji. Pan poslanec Kaňkovský. Tak ještě naposledy toto odpoledne k této problematice.

Paní kolegyně Pastuchová už avizovala, že dá návrh na zamítnutí tohoto tisku ve třetím čtení. Já jsem to předpokládal.

Musím říci, že mě to nějakým způsobem nemrzí, protože tady je opravdu potřeba vyřešit systém těch poukázek. To znamená, jestli to bude sněmovním tiskem číslo 89, nebo 99, je to jedno.

A ten druhý návrh, tady jsem se inspiroval paní kolegyní Pastuchovou, protože my jsme v našem návrhu původně zapomněli na osoby, které jsou dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních, takže toho se týká ten druhý pozměňovací návrh. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Děkuji.

Ano, ten návrh je zaznamenán a ve třetím čtení bude hlasován. Pokud se nikdo nehlásí, tak ji končím. Znovu si jenom zkontroluji, že nic jiného hlasovatelného nepadlo. Takže v tom případě končím i druhé čtení tohoto návrhu.